Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ondřej Benešík.

Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Myslím, že z té diskuse, která tady probíhala už v minulých týdnech a probíhá i dnes, jsme se dozvěděli, že pan ministr dopravy není schopen dopravu řešit. Já samozřejmě počkám na relevantní vysvětlení, vyšetření celé události. Nebudu vynášet soudy.

Myslím si, že pokud by byl tak úspěšný i v tomto, tak bychom to velmi, ale velmi na Moravě ocenili. Děkuji. V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, poslanci, členové vlády, díky za možnost za Piráty shrnout náš postoj ke kauze mýtného tendru. Předtím však dovolte, abych se ohradil proti několika zavádějícím informacím, které tu na adresu Pirátů dneska, a nejenom dneska, i v těch minulých týdnech, padly.

Piráti ale nekritizují a nikdy nekritizovali fakt, že ke schůzce mezi oběma pány došlo. Co je tady potřeba posoudit, je kontext. V případě Pirátů setkání proběhlo na žádost pana Feixe, který přišel transparentně jednat na půdu Poslanecké sněmovny, přičemž ze schůzky vznikl zápis do naší evidence. Rozdíl mezi počínáním Pirátů a způsobem, jakým si podle policie měl počínat a co měl hlavně říkat pan předseda Faltýnek, je, myslím, zřejmý a nemá smysl jej dále rozvádět. Mimochodem, během našeho setkání se pan Feix zmínil, že jedná i s ostatními politickými kluby ve Sněmovně. Ale jak to tak vypadá, Piráti jsou zjevně jediní, kteří se to nebojí přiznat. Tedy přiznat to, že za nimi chodí lobbisté. Ruku na srdce, kolegyně, kolegové, s kým z vás a kolikrát se zástupci Kapsche od vašeho zvolení v říjnu 2017 do dneška sešli? Bude mít dnes někdo na takový coming out odvahu? Tady je to neoddiskutovatelné.

Kapsch samozřejmě podmínky nového tendru z roku 2017 kritizoval, a to zcela veřejně. Všichni jsme do schránek na svých poslaneckých klubech dostávali v minulém a předminulém roce tiskové zprávy a informace Kapsche. Piráti byli zřejmě jediní, kteří si provedli vlastní analýzu situace a zjistili, že podmínky zadávacího řízení z roku 2006 a podmínky zadávacího řízení z roku 2017 se ve struktuře a objemu poptávaných služeb a to je důležité ve struktuře a objemu poptávaných služeb skutečně liší.

Nebo neobsahují, respektive nepoptávají služby, jako je zrušení bonusu, respektive ruší také bonus za úspěšnost výběru. Tyto škrty znamenají úsporu stovek milionů korun ročně a nemají nic společného s výměnou technologie za satelitní. Po tomto našem zjištění následovala logická otázka: Když soutěžíte menší objem služeb, jak potom můžete tvrdit, že je nový systém levnější? A tuto otázku jsme tedy logicky doopravdy podali a zeptali se na Ministerstvu dopravy. Mimochodem, nikdy jsme na ni nezískali odpověď. Místo toho slyšíme něco o přebírání argumentů.

Kromě informace výše, z níž vyplynuly ještě další otázky, na základě kterých jsme došli k závěru, že pořizovat nový mýtný systém není za těch okolností, které byly v tu chvíli platné, výhodný tah.

Že jde o zcela klíčový okamžik, poznáte podle toho, že nelze spolehlivě dopátrat, kdo a kdy s tímto návrhem přišel. Z mého zkoumání vyplývá, že se tak stalo někdy začátkem roku 2016 na jednání té dnes již několikrát zmíněné rady tehdejší vládnoucí koalice. Jde ostatně právě o tutéž platformu, kterou zmínil pan předseda Faltýnek v souvislosti se svým mandátem jednat s Kapschem. Zápisy z jednání, pokud vůbec nějaké vznikaly, nejsou dostupné. Jednotlivá svědectví si trochu protiřečí. Mohou případně reagovat. Tak tedy někdo na půdě této rady v první polovině roku 2016 otevřel otázku dobíhající smlouvy na provoz mýtného. Ta byla uzavřena v roce 2006, platit měla 10 let. To je samozřejmě nerealistický termín, který byl způsoben sérií odkladů, které byly způsobeny zrušením soutěže na projektového manažera ministrem Ťokem v prosinci 2014. Bylo to 10 dní po tom, co nastoupil do úřadu.